Naposled jsem toto registroval jako zpravodaj zákona o snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, který se teď dostává do třetího čtení. A další příklad. Ještě 17. února tohoto roku ministr Mládek napadl ČTÚ za to, že úřad v souvislosti s nehorázně vysokými cenami volání a dat nekonal. A přestože zvažoval, že podá místo ČTÚ podnět k antimonopolnímu úřadu, protože to prý bylo hodně divné, ministerský život mu to již nezachránilo.

Panu ministrovi děkuji předem za fundovanou odpověď a vám všem za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte nejdřív, abych nově jmenovanému panu ministrovi i osobně poblahopřál k jeho jmenování. Těším se na četná setkání na hospodářském výboru, protože těch věcí, které má před sebou, je opravdu hodně. Především bych chtěl říct, že kritika mobilních operátorů, která tady zazněla zejména v oblasti předražování dat a zneužívání toho paragrafu, toho odstavce, který jsme v dobré víře přijali více než ústavní většinou, je naprosto namístě. Říkám to proto, abych nebyl dál obviněn z toho, že lobbuji za mobilní operátory, protože já, jestli dovolíte, budu lobbovat pouze za zdravý rozum. Ale my přece bychom neměli přijímat zákony, jak se v poslední době často děje, proti někomu, ale měli bychom je přijímat pro lidi. Podle statistik, které jsou k dispozici, nemá 1,5 milionu lidí připojení na internet, statisíce lidí nemají chytré telefony. Tato skupina a teď bych rád upoutal pozornost levé části sálu je skupina lidí, kteří jsou sociálně slabí, jsou to senioři atd., na které tarif mobilních dat nemá vůbec žádný vliv, protože ho vůbec nepoužívají.

To jen pro ty, kteří hrají na tu sociální slabost a na tu ochranu spotřebitelů.

Ta část, která se týká mobilních operátorů, a už to tady bylo zmíněno. Je určitě potřeba upravit ten paragraf, který se týká informování jenom o podstatných změnách, protože operátoři toho zneužívali. Ten paragraf mimochodem není naformulován podle názoru právníků úplně dobře, takže ho bude asi potřeba nějakým způsobem upravit. Pokud se týká pokut, tak myslím, že diskuse o tom, jestli mají být procentem z obratu, nebo nějakou výší, poměrně nedává smysl, protože jak už tady také bylo řečeno, pokud to můžete udělit, pokud k tomu máte nějaké závažné důvody a ta pokuta odpovídá tomu přečinu. Na Slovensku mají podobný zákon, platí už nějakou dobu. Bylo řečeno, že tam přesto operují dva čeští operátoři.

Já jsem v tom zákoně příliš velkou oporu pro to, aby podpora byla vyplácena jednotlivým hráčům, teprve když bude ukončena notifikace, nenašel, a ta notifikace ukončena není. Takže doufám, že vláda bude mít tolik rozumu nebo se doplní do toho zákona příslušné odstavce, které tohle budou přímo vyžadovat, protože ten problém je skutečně závažný.

To prostě není možné. Existují jenom dva způsoby, jak zlevnit mobilní data. První je posílit roli virtuálních operátorů. Virtuální operátoři, to jsou lidé, kteří nakoupí od nositelů licence mobilní data a pak je přeprodávají. Je to něco, jako kdysi byly maloobchodní a velkoobchodní ceny. Mobilní operátoři prodávají za maloobchodní ceny, virtuální operátoři za velkoobchodní ceny.

Virtuální operátoři opravdu vytvářejí velký tlak na trh, protože nepotřebují distribuční síť. A já tady očekávám příslušné pozměňovací návrhy, které vztah k virtuálním operátorům upraví. Dalším možným způsobem, jak snížit ceny mobilních dat, je vstup dalšího operátora. To je síť další generace, která přinese velké náklady. Stát očekává, že za to dostane 140 milionů.

Využívá je státní správa, veřejná správa i podnikatelé. V původním návrhu zákona byly dokonce paragrafy o tom, že tyto individuální dohody nebudou možné. To je přímo návod k tomu, aby operátoři snížili ceníkovou cenu mobilních dat a zrušili všechny tyto smlouvy.

Není pravda, že to je její scénář.